Projednávání tohoto bodu jsme přerušili před polední přestávkou v obecné rozpravě. Takže já prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujali ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga a zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu poslanec Ivo Pojezný. Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě. Ale není přítomen...

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Ovšem ta diskuze, má být diskuze o kvalitě toho předkládaného zákona. Mně záleží na tom, abychom přijímali takovou legislativu, která bude poskytovat jasný právní rámec. Tenhle zákon se týká všech rodičů dětí školou povinných. Týká se toho, jaký bude rozsah jejich povinností. A mě prostě zajímá, aby pan ministr vysvětlil, co přesně mohou rodiče čekat a jak je v tom podpoří.

Jenom to usnadňuje centrálnímu orgánu státní moci, ale na všechny ostatní to hází a nechává na nich, ať se s tím nějak poperou. To je pro mě naprosto nepřijatelné.

Jak stát podpoří rodiče, aby tu novou povinnost zvládli. Jak jste ve vládě parametricky obecně domluvili, že bude vyřešené ošetřovné pro lidi pracující na různé druhy dohod a odvádějící nemocenské pojištění a pro lidi pracující jako živnostníci OSVČ. Ti by totiž jinak tu povinnost vůbec nemohli plnit. Pak mě samozřejmě zajímá, zda ustoupíte, vážený pane ministře, od svého záměru a sepíšete vyhlášku, která by upřesnila, jak řešit omlouvání, jak řešit třeba nepřiměřený náklad od určitých vyučujících, jak řešit třeba ten nějaký směrodatný obecný hodinový rozsah, co by mělo vyučování trvat, a podobně.

Bez těchto upřesnění je vysoce nezodpovědné tento zákon schvalovat. A já nežádám, aby byla dnes hotová ta vyhláška. Já žádám, aby tady zazněly rámcově odpovědi na tyto parametrické otázky. Žádám, aby bylo zřejmé, zda ten zákon způsobí něco jiného než chaos. A žádám, aby bylo vysvětleno, jak tahle povinnost uvalená na rodiče bude alespoň rámcově definovaná. Na závěr bych vás chtěla požádat, vážené kolegyně a kolegové, přehodnoťte prosím sjednanou koaliční podporu pro takto vágní zákon. Bez příslibu vyhlášky je vysoce nezodpovědné to schvalovat.

Děkuji za pozornost.

Paní poslankyně, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážení kolegové, vážené kolegyně, vážená vládo, pane ministře, dovolte, abych tedy i já okomentovala předloženou novelu školského zákona.

Musím říct, že mě ale trochu překvapilo, že jeho účinnost do budoucna je tedy počítaná i na všechny další možné situace podle krizového zákona a že je neomezená.